Já si myslím, že hlavní problém našeho zdravotnictví je problém personální. Otázka zní proč.

Ale bohužel si myslím, že se to kolo dění začíná otáčet, že nad tou atraktivitou toho povolání převládá spíš ta náročnost a ta odpovědnost.

Jsou vystavení ohromnému informačními smogu a přívalu informací, které se na ně valí ze všech stran a ze všech přístrojů.

Protože i pokud ti lékaři dokončí to studium, tak se musí ti lidé redistribuovat do oborů, které nejsou úplně atraktivní.

Nedovedu si představit, jakým způsobem budeme tyto mladé lékaře motivovat k tomu, aby šli do těchto méně atraktivních oborů. Skutečně jich bude potřeba velké množství. Protože si myslím, že na to mnoho těch mladých lékařů slyší.

Dále bychom se měli ptát těch mladých lékařů, jestli tedy nejsou přetížení z těch služeb, protože taková služba na příjmové ambulanci v nemocnici je pro mladé lékaře přímo pohroma, jak jsem slyšel.

Nechci tedy strašit.

Při té nejhorší variantě, která mě napadla říkám, že to je nejhorší varianta, netvrdím, že se to stane zítra, ale musíme to brát v potaz je možné redukovat reprodukční schopnosti populace.

Považuji za bláhové si myslet, že se to nestane, pokud je to v lidských možnostech. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s přednostním právem... Prosím, máte slovo. Poté se paní předsedkyně hlásí.

Poskytovatelé zdravotní péče a zejména ti, jejichž zřizovatelem je veřejný sektor, ze systému veřejného zdravotního systému získávají prakticky 99 % plateb za jimi provedené výkony. Všichni jsme jim tleskali a dneska jim chceme vzít peníze 14 miliard korun.